Druhá věc. Vláda schválila pokračování výstavby a příprav provozu podzemního výzkumného pracoviště Bukov. To je aktivita, která by mohla po roce 2018 zaměstnat zhruba 150 ze současných důlních pracovníků.

Současně také platí, že získání konkrétního investora do tohoto regionu je jednou z priorit agentury CzechInvest, to znamená, agentura CzechInvest se aktivně účastní jednání, která vede Bystřice nad Pernštejnem, a snaží se podpořit úvahy investorů o tom, že by do tohoto regionu investovali. Není to úplně jednoduché vytvořit nová pracovní místa na Bystřicku a Novoměstsku, protože komplikací je tady dopravní infrastruktura, určitá vzdálenost, která tady je od dálnice. A cílem vlády je, abychom maximálně k získání nových investorů pomohli. Děkuji, pane předsedo. Tím je potřeba ukončit interpelace na předsedu vlády. Skončila 16. hodina.

Dovolte mi, ještě než zahájím interpelace na členy vlády, abych doplnil omluvy.

Budeme pokračovat v interpelacích na členy vlády. První interpelace je pana poslance Augustina Karla Andrleho Sylora, který interpeluje pana ministra obrany Martina Stropnického. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, podle mých informací dochází v muničním skladu v Čermné nad Orlicí k porušování smluvních vztahů ze strany Ministerstva obrany.

Tato služba spolu s ukončením smlouvy s touto společností bez náhrady zanikla a přístup k tomuto bezpečnostnímu systému dnes v podstatě závisí jen na dobré vůli pronajímatele a není nijak právně ošetřen. Laxní postup ministerstva v uzavírání nových smluvních vztahů také způsobil, že ostraha objektů, kterou vámi uvedený úřad převzal, teoreticky nemá ani oprávněný přístup ke své podstatné části a v podstatě závisí na benevolenci pronajímatele. V areálu podle mých informací vznikly také desítky černých staveb, aniž by kdo z odpovědných úředníků reagoval na opakovaná upozornění ze strany pronajímatele a majitele pozemku.

Vážený pane ministře, chci se vás prostřednictvím interpelace zeptat, zda plánuje ministerstvo tento stav napravit, popřípadě v jakém termínu. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vyšší kvalitu původního stavu vozovky nejlépe ilustruje neopravená polovina v opačném směru. Plzeňský kraj, jehož jsem také zastupitelem, disponuje velice omezenými prostředky na opravy a rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy, a je tak nucen vždy bedlivě zvažovat, jak budou vynaloženy.

Vážený pane ministře, prosím vás o kvalifikovanou odpověď na následující dotazy. Za prvé. Z jakého důvodu došlo k zmíněné opravě? Za druhé. Byla následně řádně vyhodnocena kvalita provedené práce a s jakými výsledky? A za třetí. Děkuji vám za odpověď.

Prosím, pane ministře.

Nerealizací včasné opravy hrozí další zhoršování technického stavu vozovky a snížení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Prodlení by mělo za následek zhoršení stavebního stavu komunikace a vynaložení dalších finančních prostředků.

Na druhou otázku odpovím, že provedené práce jsou dle vizuální prohlídky i dle výsledku kontrolních měření v souladu se zadávací dokumentací se systémem jakosti dopravních staveb, i kontrolním a zkušebním plánem. A k poslední otázce, ve které dáváte dotaz, podle jakých kritérií dochází k výběru komunikací první třídy objektivně vhodných k opravě.